Myslím, že stát tady může nabídnout to, aby lidé nepreferovali paliva, která jsou pochybné kvality, nebo případně fosilní paliva, ale aby preferovali obnovitelný zdroj. Tak se to tady nabízí. Pomáhat přetíženému sektoru kalamitního dříví, pomáhat znečištění ovzduší a zároveň efektivně motivovat domácnosti, aby podporovaly a více využívaly toto palivo.

Prosím pěkně, zvažme všechny tyto okolnosti a prosím o podporu těchto pozměňujících návrhů.

Děkuji za pozornost. Pane poslanče, máte slovo.

To je to, co si tom myslím jaksi globálně.

Když to bude dobře fungovat, tak se tím bude vytahovat v kampani, co všechno zavedl. No a je to! Proč na takovou věc musí být zákon, jsem si tady kladl otázku, když jsem poslouchal ty dlouhé debaty.

Myslím si, že obojí je špatně a že je zákonů hodně, a tak dále, kritizuji často, ale tohle mě napadlo při sledování toho minulého zákona i toho současného.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem taky nešel na oběd, abych si poslechl tu debatu a aby paní ministryně, co tu musí sedět, protože jinak by to bylo přerušené, měla spravedlivé podmínky. A k tomu bych rovnou řekl jednu perličku. To myslím hezky ilustruje, jakým způsobem se tady přijímají zákony. Že na všechny lidi navalíme nějakou povinnost, akorát sami na sebe ne.

Ale aby to zavedli i pro sebe, tak to se nestane.

To je skutečně ten zákon, s kterým Andrej Babiš spojil svoji politickou kariéru.

Za prvé má děravé dno, protože nepřináší ty peníze, které vláda tvrdí, že přináší.

A ještě horší to je ve vztahu k té třetí a čtvrté vlně, kde tam není ani žádná logická myšlenka, která by naznačovala, proč by měl proboha někdo, kdo dneska nevydává účtenky, s tím začít jenom proto, že mu vnutíte EET pokladnu. Ostatně to, že ta čísla jsou nepodložená, konstatoval i Nejvyšší kontrolní úřad ve své závěrečné zprávě ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2017. Tak tam vytýká Nejvyšší kontrolní úřad vládě, že údajné výnosy EET nejsou dostatečně odůvodněné. Stejně tak má tato loď děravé dno, protože je to příklad, jak se nemají dělat výběrová řízení ve státní správě. To, co pan Babiš kdysi kritizoval, když vstupoval do politiky, aby to následně udělal, když se mu to hodilo. Druhý problém je, že ten systém nemá žádnou přidanou hodnotu pro podnikatele. To je nějaké represivní opatření, nějaký byrokratický nástroj, který se plošně vnutí celému podnikatelskému sektoru, ale těm lidem to vůbec nic nepřináší.

Ale místo toho to pořád běží duplicitně.

Nesnaží se dodat nějakou pozitivní motivaci, proč by tam lidi chtěli vstoupit dobrovolně. Za mě dobré EET by bylo to, do kterého chtějí podnikatelé vstoupit sami od sebe, protože je to pro ně byrokraticky výhodné. Protože vědí, že když se do toho elektronického systému připojí, tak to za ně vyřídí tolik administrativy ve vztahu ke státu, že už žádnou další potřebovat nebudou. A že jim to zjednodušuje život. Stejně jako včera jsme se bavili o tom registru receptů a o záznamech, jaké léky lidé užívají. Zase, ten systém, a to je podle mě obecné pravidlo, má být dobrovolný a lidé mají být přesvědčeni, že do něj mají vstoupit proto, že se jim to vyplatí. Místo toho jdete cestou represe, a když to lidi nechtějí, tak jim to vnutíte.